Děkuji.

Děkuji, pane předsedající. Chci se přihlásit ke svému návrhu na udělení Děkuju pěkně. Ještě někdo se hlásí do podrobné rozpravy? Nikdo se do podrobné rozpravy nehlásí, končím tedy podrobnou rozpravu. Myslím, že nemusíme ani dávat o proceduře hlasovat. Pane místopředsedo, prosím. Děkuji vám za slovo, pane předsedající. Nejprve tedy budeme hlasovat o udělení nebo propůjčení

Ano, souhlasíme. Děkuji. Nejprve tedy budeme hlasovat o udělení nebo propůjčení Řádu bílého lva.

Kdo je proti? Hlasování číslo 185, bylo přihlášeno 123 poslanců, pro hlasovalo 79, proti 4. Návrh byl přijat. Děkuji.

Kdo je proti? Hlasování číslo 186, bylo přihlášeno 130 poslanců, pro hlasovalo 119, proti nikdo. Návrh byl přijat. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro?

Návrh byl přijat.

Návrh byl přijat.

Návrh nebyl přijat.